Děkuji.

Tak dobré odpoledne, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Ono všechno to tady padlo, bylo řečeno, ale přesto bych chtěl zdůraznit, že právnické osoby a vyšetřování, hlavně vyšetřování případných trestných činů, pan exministr Blažek o tom mluvil, je důležité i pro policii, protože opravdu je to velký krok do neznáma. Sám jsem tam pracoval a vím, když se měnily nějaké ty věci, tak myslím si, že i pan ministr Chovanec by měl k tomu co říci do budoucna, protože nevím, jestli je policie připravena na tento krok do neznáma. Bude to dlouho trvat. Všechno jsem to zažil bohužel i v praxi, dá se toto zařídit. Ale samozřejmě v minulosti jsme se k něčemu zavázali, tak právnické osoby a jejich trestní odpovědnost vítám. A chci tady také říci, že bych podpořil, já osobně za sebe, prodloužení o 30 dnů do výboru návrh pana exministra Blažka, protože budeme o čem mít povídat a mluvit, co rozebírat tak, aby to bylo řádně rozdiskutováno. Děkuji. Paní ministryně, máte slovo. Děkuji.

Tak samozřejmě to ustanovení § 141 zabití jako privilegovaného trestného činu k trestnému činu vraždy je mezi těmi trestnými činy, které jsou vyloučené, to znamená, tam nebude možné uplatnit trestní odpovědnost právnických osob. Ale jsem připravená samozřejmě i na tu diskusi tady. Děkuji za doplnění té ekonomické analýzy, protože skutečně to nebude vyžadovat žádné náklady.

Na jedné straně špatná justiční praxe, obavy z toho, že policie to nezvládne, státní zástupci zneužijí svoje pravomoci a kompetence a budou zahajovat trestní stíhání, která povedou potom k likvidaci některých firem. To hovoříme ovšem úplně o jiné rovině než o té trestněprávní, kterou bychom měli diskutovat zejména. A mně se nechce připustit, že všechny země, které prošly podobným vývojem jako my a odmítly neustále novelizovat svoje speciální zákony a rozšiřovat ten výčet a obrátily ten negativní na pozitivní, čili vyloučí určité trestné činy a jinak za všechny ostatní lze tedy právnickou osobu před trestní soud postavit, že šly špatnou cestou. Dobře, pokud to připustíme, tak současně připouštíme, že Česká republika je velmi specifickou zemí, že se nemůžeme spolehnout na trestní justici v tom širokém smyslu slova, a pokud to bude konsensus a pokud k tomu dospějeme v průběhu jednání, tak já to samozřejmě vezmu na vědomí a budeme neustále rozšiřovat výčet těch trestných činů a budeme se zabývat touto problematikou opakovaně. A právě proto, abych jako navrhovatel dala prostor pro výměnu názorů odborné povahy, doufám, více než té politické, tak souhlasím s tím, co tady vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, pan kolega poslanec Blažek navrhl prodloužit tu lhůtu projednávání o 30 dní. Než budeme pokračovat, přečtu jednu omluvu.

Omlouvám se, s přednostním právem se hlásí pan poslanec Kalousek. Já se velmi omlouvám, že vstupuji do tohoto bodu, ale cítím povinnost informovat Poslaneckou sněmovnu, že jsem se spojil s Ministerstvem zahraničí, s panem náměstkem Drulákem, který mě ujistil o tom, že prostřednictvím Zastupitelského úřadu v Moskvě bude informovat naše partnery o našem usnesení. Pro klid svědomí jsem se nad rámec své povinnosti spojil i s panem místopředsedou Filipem, kterého jsem rovněž informoval o našem usnesení. On mi řekl, že jsem hajzl, což jsem s uspokojením přijal jako potvrzení, že našemu usnesení porozuměl a že ho pochopil.

Děkujeme panu předsedovi, že nás poinformoval o vývoji situace a nyní poprosím pana poslance Blažka, aby vystoupil v rozpravě. Tak já ještě navážu na tu diskusi. A snad řeknu ještě, že on je to opravdu jakýsi spor, nikoliv bitva nebo válka, o vlastně trestní politiku.